Uvažene kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Izvolite. Hvala uvaženi gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa ovaj put jedna tehnička primjedba, ne znam da li sam u pravu čak. Kolegica malo prije u svom obraćanju je rekla da ova zakon zapravo završava svoju funkciju 2021., tako je napisano negdje u prijelaznim odredbama. Međutim, pitam se, dakle ovo je čisto retoričko pitanje za vas, zakon bi morao bit na snazi dok god se isplaćuje iz proračuna neka subvencija. Inače ne znam kako će se u proračunu rezervirati sredstva ako se ta sredstva neće vezati na određeni zakon. A 2021. definitivno zakon ne može prekinuti sa svojim važenjem jer će isplate biti '18., '19., '20., '21. pa onda još za dijete jedno, dijete drugo, za invalide dodatno itd., itd. Zahvaljujem uvaženom kolegi Grčiću. Replika je bila na izlaganje kolegice Makar. Budući da kolegice nema prelazimo dalje na raspravu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice iz ministarstva graditeljstva. Evo danas smo dosta govorili o pitanju stambene politike i načina rješavanja kroz određena zakonska rješenja. Tako da bih ja nekako probao nekako sažeti danas dosta otvorenih pitanja.

I onda se sada postavlja pitanje da li je samo ovaj jedina mjera će za to biti dovoljna. Ja ću samo ovdje nekoliko pitanja koje smo i danas se ovdje zapravo čulo i kroz same replike i kroz izlaganja svojih kolega je pitanje kriterija. To je ono što danas nas sve ovdje dosta mučilo po pitanju kriterija, koji, po kojim uvjetima može dobiti ovakav oblik subvencioniranog kredita i odnosno dobre određene pomoći od strane države i da li je to na jedan jasan i transparentan način predstavljeno ili idemo nekako definiralo se da toliko sredstava ima u proračunu. Pa to, koliko sam ovdje razumio to je 17,5 milijuna ali polugodišnje, znači ovdje ukoliko govorimo o godišnjem iznosu oko negdje 35 milijuna kuna, znači u tom nekakvom razdoblju negdje 130, 140 milijuna kuna i postavlja se pitanje da li je to dovoljno da bi se zaustavio jedan proces iseljavanja i da li će na takav način ovaj dio stambene politike zaustaviti taj dio. Znamo da se i kroz druge zakone odnosno i kroz druga područja definira polazim od stambene politike, znamo da je to i o Zakonu o stambenim štedionicama gdje također država negdje oko 50 milijuna kuna godišnje subvencionira oblik stambene štednje i oblik, na takav način, takav način i štednje, takav način rješavanja stambenog pitanja. Pa su tu tzv. POS-ovi stanovi, pa sada ovaj oblik financiranja, subvencioniranja tih stambenih kredita.

I to je ono ovdje otvoreno pitanje a znamo da nam sljedeće godine dolazi porez na nekretnine, znamo da će to biti izvor prihoda lokalne zajednice. Znamo da smo i prije nekoliko mjeseci mijenjali i poreznu politiku gdje su se ukidale određene olakšice za prvu nekretninu.

I zapravo da je Hrvatska imala krizu, nije imala krizu bankarsku krizu kao što su imale SAD, kao što je imala Velika Britanija nego je imala krizu napuhanog balona, nekretninskog balona gdje su svi zapravo u tome dijelu sudjelovali, banke i financirali i da su cijene tržišta nekretnina vrtoglavo rasle i da jednostavno cjelokupni sustav koji je to trebao financirati jednostavno nije bio podoban za to financiranje.

Postoje određene studije relevantnih institucija koje zapravo govore s obzirom na dohodak koji imaju građani određene zemlje koliko bi se trebale kretati te cijene nekretnina. I kada su analizirali Hrvatsku vidjeli su da se zapravo nalazimo u jednom području vrlo visoke precijenjenosti nekretnina. Znači, ovdje se govori negdje oko 1100 eura po metru kvadratnom u uvodu, negdje od 1500 na Jadranu i tako na različitim dijelovima, u Zagrebu negdje 2000. Međutim, ta studija je pokazala za zemlje dohotka kao što je Hrvatska da jednostavno stanovništvo nema tolikog svog dohotka da može otplaćivati tako visoku cijenu nekretnine da bi rješavala svoje određeno stambeno pitanje. Pa su nas negdje svrstali da bi nekakva realna tržišna cijena nekretnina u Hrvatskoj, da bi s obzirom na dohodak koji ostvarujemo, s obzirom na dohodak koji imamo velika većina građana, a znamo da je prosječan dohodak u Republici Hrvatskoj nije 5500 ili da je to određena aritmetička sredina koja pokazuje zapravo, ne pokazuje baš pravu sliku dohotka u Hrvatskoj, nego da je to puno niže.

I kada uzmete cijenu nekretnina, a da bi rješavali određeno stambeno pitanje neki izračuni su bili da bi negdje od 800 do 900 eura po kvadratu u Hrvatskoj bila nekakva cijena gdje bi se kada se to upari sa dohotkom, da bi to negdje bilo, moglo biti izdržljivo za građane da uredno otplaćuju svoje stanove. I zamislite, ovdje danas govorimo o 1500, znači duplo više nego što je procjena da hrvatski dohodak, prosječnog hrvatskog građanina može to otplaćivati. I onda je normalno da Vlada, a tu nisu uključeni rizici, valutni rizici kao što je bio valutni rizik švicarskog franka. Nije uključen čak ni kamatni rizik što je vrlo dobro ovdje plastično prikazao kolega Lovrinović šta znači ako financirate svoju stambenu nekretninu sa 2% kamate, šta znači ako sa 6% i pogotovo ako je to u različitoj valuti. I cjelokupni rizici poslovanja, to smo više puta govorili, cjelokupni rizici stambene politike u Republici Hrvatskoj i valutni rizik i kamatni rizik i rizik pada vrijednosti nekretnina jer vama zapravo je ta nekretnina jedina služi kao određeni koleteral. Jer kada tu nekretninu ne možete jednostavno vratiti, banka vam je računa po vrlo nižoj toj cijeni zapravo se nalazi na građanima. Nalazi se, znači svi rizici upravljanja koju bi zapravo banke trebale financirati, cjelokupna i bankarski sustav i monetarna politika nalazi se na teret građana, a mi pokušavamo određenim interventnim mjerama a ovo je jedna od tih mjera utjecati da bi se ta određena stambena politika dovela na nekakvu ravnotežu iznivelirati. Znači da će biti vrlo teško i ovim zakonom, iako kažem ne sumnjam u intenciju Vlade da se bavi tim pitanjima. Ukoliko istinski ne rješavamo ova pitanja, a to su prava pitanja tržišta nekretnina kako se to financiralo, pod kojim uvjetima. I gledajte, to je jednostavno tako bilo. Znači nismo nešto naslijedili da smo mi to izmislili.

Velika je bila pomama za stanovima, bankari su formirali takve modele koji su mislili da su održivi, ali se pokazalo kod prve krize da ti modeli nisu održivi. To se pokazalo. Tako da ovo pitanje vlasništva, a znamo da je Hrvatska negdje preko 90% da volimo imati određene nekretnine, da je to jednostavno naša tradicija. I treba se početi otvarati pitanje tržišta najma što je ovdje kolegica Mrak-Taritaš zapravo počela govoriti. Znači, puno šire pitanje treba gledati nego samo određeni ovaj dio zakona koji po meni kažem vam otvoreno odrađene su vrlo korektno pogotovo što se tiče kamatne stope da ste limitirali negdje na 3,75. Ali kao što je rekao kolega, bilo bi dobro da se taj dio fiksira. Zašto? Jer ako znamo, a to često nam govore i bankarski i iz HNB-a da je cijena, dugo vremena cijena nije mogla biti niska zato što se kao eto država skupo zaduživala. To je dugo bila mantra koja se pojavljivala u javnosti. Ne može se dati građanima jeftinije, ali eto država se zadužuje po 6, 7% Evo nedavno je bio kolega ministar Marić obavio transakciju vezano za euro obveznice. I sad se postavlja pitanje kako te kamatne stope što su cijelo vrijeme govorili da je tu uključen rizik države ne padaju kamatne stope pogotovo na stambena pitanja, pogotovo ako znamo da najveći dio novaca koji se zapravo u bankama koji se nalazi kao izvor plasmana su zapravo štednja hrvatskih građana na kojih se plaća od 0,5, od 0 do 0,5% kamatne stope. Znači i u ovome slučaju ako je kamata 3,75 kao eto banke će izaći u vrlo, kao u povoljno krenuti prema građanima oni na tome sigurno imaju maržu od 300 svojih poena, odnosno negdje 3% zato što su izvori vrlo niski. Tako da na ovome pitanju se postavlja pitanje definiranja i same kamatne stope, a ovdje smo zapravo kolege iz SNAGA-e su definirali što je to kamatna stopa i na koji način se ona formira i da li će na ovaj način se postavila određena granica. Međutim, mislim da tu ima puno više prostora da ova kamatna stopa ima prostora i mora biti fiksna, minimalno znači fiksna mora biti, mora biti hrvatska kuna to smo govorili. Jer ako Vlada financira sa kunama, sufinancira ovakve projekte oni bi trebali biti kunski, pa da tu pokažemo na taj način da se i nacionalna valuta na taj način favorizira. Ovdje se otvorilo pitanje, regionalno pitanje ovakvih stambenih nekretnina i financiranje velikog broja hrvatskih građana koji ne žive hajmo reći samo u Zagrebu. Kažem vam kod ovih kriterija, ne znam dvije ili tri nekretnine koje se nalaze u Slavoniji ili nekakvim drugim područjima ili financirati jednu nekretninu od 1500 eura koja se nalazi u Zagrebu. Tako da mislim da bi ovi dodatni kriteriji, da li će oni definirati se kroz pravilnik ili određenih podjela toga novca koji slažemo se da će dobro doći onome koji krene u određeni dio stambene politike, ali kriteriji su ovdje jako bitni. Znači nije ovdje upitna ni određeni dio novaca, kamatna stopa, određeni dio ročnosti u tom dijelu pogotovo ako ćemo definirati da su ona kunska i da je ona fiksna, međutim kod definiranja kriterija i regionalna prisutnost smatram da je više kada se pokušava vidjeti odakle najviše dijela mladih ljudi odlazi, odlazi upravo iz Slavonije ili iz tih određenih područja koja nisu dovoljno razvijeni. Tako da tehnički uz ova pitanja što je i moj kolega Grčić definirao vezano za ukidanje olakšice također je jedno određeno pitanje koje se vidim ovim sad pokušava kompenzirati, međutim šire je pitanje stambene politike i politike definiranja opstanka je puno šire pitanje, a ne definiranje samo kroz ovakve zakone jel smatramo, a kažem to su i studije pokazale da duplo veću cijenu nekretnine za stambena pitanja plaćamo nego što bi to trebalo po našem dohotku tako da ovakve određene intervencije će biti kratkotrajne.

Dugo vremena bankari su govorili da oni u svojim bilancama nemaju veliki udio nekretnina, a kasnije se ispostavilo da je bilo jako puno i nedovršenih stanova i stanova koji nisu puštali na tržište zato što jednostavno nisu htjeli ispod određene razine cijene izlaziti s tim nekretninama na tržište, a tu je u konačnici pitanje i HNB-a koja je dugo vremena znamo od 2009. godine i njihovom politikom rezervacija na te određene nekretnine taj balon je dugo vremena ostajao napuhan. Tek kada su dodatnim intervencijama HNB-a na rezervacije na određeni dio nekretnina taj dio balona će se pomalo ispuhivati. Tako da su realno stanje stvari na tržištu nekretnina smatramo da bi se trebalo smiriti, da se trebaju definirati koje su to stvarne cijene i zaštititi građene. Ne samo kroz valutni rizik, kamatni rizik, rizik pada vrijednosti nekretnina nego da se otvori i pitanje najma, da sufinanciramo i najam jer na taj način se definira i mobilnost mladih ljudi jeli vlasništvo u konačnici, a vidjet ćete sljedeće godine kada dođe porez na nekretnine vlasništvo će postati teret, zato što ćete morati plaćati u tome dijelu dodatne izvore i ukoliko ne budete imali dovoljno pokrića za tu nekretninu također se može stvoriti određeni problemi. Znači što se tiče tehnički zakona i namjere smatramo da je to korektno, međutim što se tiče kriterija svakako se nadamo do drugoga čitanja da će Vlada malo bolje pojasniti na kojim načinima će netko dobivati taj novac, da ne bude ono najbrži prst pa prvih tisuću koji dobije, a ovi koji kasnije nisu uspjeli realizirati ta svoja da jednostavno gledaju taj pitanje. I ono uvijek za šta se zalažemo je da se ide puno šire, da se ide sistemskim pitanjem pa rađe možda određenim poreznim olakšicama kada imate stan da imate poreznu olakšicu na kamate pa da vam taj dio služi to je prije bilo da vam taj dio porezne olakšice služi kada plaćate na stambenu pa da se koristi za sve građane u Hrvatskoj, a ne samo za ovih tisuću.

Imamo nekoliko replika, prva se za repliku javila uvažena potpredsjednica Hrvatskog sabora gospođa Milanka Opačić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lalovac govorili ste o tome da je potrebna sustavna politika u stamenom zbrinjavanju, a ukoliko želimo doista u demografskom smislu nešto napraviti žao mi je što je ova Vlada odustala od projekta najma stanova jer je on bi puno povoljniji za naše građane, posebno one koji su niske platežne moći. Moje pitanje, ako imate dvoje ljudi koji imaju minimalnu plaću, kako će vraćati ovu ratu kredita? Nikako. Nakon četiri godine ti ljudi nemaju šanse više vratiti kredit. Prema tome, ako je ovaj zakon namijenjen za one koji su platežno sposobni, onda nismo baš napravili puno i nismo dobro ciljali. S druge strane govorilo se danas ovdje i vi ste spominjali prostore na kojima se ljudi pojačano iseljavaju, dakle Slavonija, Lika prostori koji su nam poluprazni, moje pitanje je zbog čega bi neko išao zadužiti se kreditom da bi kupio kuću u Lici ili u Slavoniji? Niti ima posla i ako ga dobije to je mizerna plaća. Dakle ono što moramo raditi to je rješavati problem u paketu, mora se osmisliti i širenje nekakvih gospodarskih aktivnosti, otvaranje radnih mjesta da bi ljudi imali prvu predispoziciju da bi uopće žele otići tamo. Nije, odlaze zato što nemaju posla i koji ga imaju primaju nažalost niske plaće, primaju minimalce. To je ono na čemu moramo raditi inače će ovaj zakon doista postati samo problem i teret ljudima. Stanovi koji su napravljeni prvi u Zagrebu za vrijeme mandata naše vlade koje je vodila ministrica Mrak Taritaš su nažalost prodani u zadnjih sedam, osam mjeseci što je bilo pogrešno. Dakle to su stanovi koji su mogli koristiti za najam, tako je bilo namijenjeno. Ukoliko ljudi imaju poslije mogućnosti mogli su te stanove otkupiti, ali kada ih ovako gurate u kredit u zaduženje gdje nakon četiri godine ostaju ustvari bez obzira na istu kamatu. I ja imam kredit 20 godina za kuću 7% kamate i još uvijek ga nisam otplatila 3,5 tisuće kuna rata. Zar ti ljudi nemaju pravo na svoju obitelj? Zahvaljujem uvaženoj potpredsjednici Hrvatskog sabora gospođi Milanki Opačić na replici. Izvolite. Hvala lijepa kolega potpredsjedniče. Pa evo da dobro ste definirali, odnosno objasnili da ljudi koji imaju nizak dohodak a nažalost vrlo veliki broj hrvatskih građana ne može uopće doći do onoga prosjeka plaće koji je prema izračunu Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj i na omjer njihovog dohotka i opterećenja na njihovu plaću u odnosu na cijenu kvadrata da je vrlo visoka. I ovdje nismo, znači onaj koji je riješio svoje stambeno pitanje kroz ovaj zakon, znači on je morao zadovoljiti kreditne uvjete mimo ove subvencije, je li tako? Znači on će doći u banku, banka će mu reći, on će dati svoje isplatne listiće, on će mu reći, da ti zadovoljavaš kredit da možeš dobiti stan, e onda na to dobiva određenu stimulaciju i subvenciju. Šta se oni koji uopće ne mogu pristupiti i ne mogu uopće riješiti svoje elementarno pitanje, a smatramo da vlasništvo pogotovo u budućnosti zato što će doći i porez na nekretnine, zato što zapravo i razvijene zemlje, Njemačka, Švicarska bježe iz vlasništva, bježe iz vlasništva. Nijemci 50 o 60%, jedina smo mi i Rumunjska preko 90%, jedino smo mi i Rumunjska preko 90% Onda imamo, kasnije šta imamo problem? Imamo problem održavanja same te nekretnine nakon 10, 15 godina a pogotovo ako znamo da su cijene nekretnina nažalost napuhane, nažalost napuhane su s obzirom na razinu dohotka koji hrvatski građani ostvaruju. I ovakve kratkoročne mjere nažalost neće dati onaj efekt koji Vlada očekuje. Izvolite. Uvaženi kolega Lalovac, pa nije mi jasno kakav je to Vlada koja tobože nudi subvencioniranje kredita drugima a sama nije u stanju nije vratiti svoje. Uporno se prikriva stvarno stanje deficita, govori se o ne znam 1%, 0,5%, govori se da je deficit najmanji u povijesti a istina je takva da ogromne količine kredita preko 35 milijardi kuna dolaze na naplatu i da ih država nema otkuda podmiriti i da će se morati dizati za te ogromne cifre. Cijela politika ove Vlade kao i ovaj prijedlog pokazuje da Vlada nema sustavno sistematsko rješenje. Da Vlada svim problemima pristupa kao vatrogasac koji vidi požar a ne kao mudri graditelj koji zida kuću na tvrdoj stijeni.

Izvolite. Dakle govorite o demografiji a i Vlada predstavljajući ovaj zakon govori da je ovo jedna od demografskih mjera. Kada god se govori o demografiji ja mislim da se onda besmisleno politizira. HDZ je optuživao Vladu Zorana Milanovića zbog iseljavanja, iseljavanje je za vrijeme ove Vlade još i povećano. HDZ je najavljivao hiljadu eura za svako novorođeno dijete kao demografsku mjeru, ništa od toga, čisto politikanstvo. Ja sam sam za svaku pomoć mladim obiteljima ali mislim da bi tu trebala biti postignuta dva cilja, što veći obuhvat i što pravednije. Pravedno je bilo u vrijeme kada je postojala porezna olakšica. Zašto? Jer je ona anonimna. Tko god je išao u kupovinu prvog stana od mladih obitelji, recimo od stana od 100 hiljada eura, porez je bio 5%, njemu je Vlada oprostila 5 tisuća eura, pomogla mu je sa 5 tisuća eura. Tko god to bio. Sada će to biti ograničeno na 1000 ljudi po principu utrke za zemlju na Divljem zapadu. Pa tko prvi dođe i zabode zastavicu to je njegovo. I to je nejasno, netransparentno i to je ono što mene smeta. Obuhvat je premali i neće biti povjerenja. I kada netko dobije, recimo nećak gospodina Brkića, svi će reći da je to zašto što je gospodin Brkić intervenirao. A nije, ne mora biti. Mi smo mala zemlja. Ali roditi će se sumnja i tu sumnju će biti teško izbrisati. Prema tome, ta, najgore u ovome zakonu je taj mali obuhvat, od svega 1000 ljudi a ne znamo po kojem kriteriju. Da li je to onaj koji se prvi javio, ali tko će to meni garantirati da se tu nije netko prošvercao preko veze? I zato odustajanje od poreske olakšice i uvođenje ovoga je korak unazad u transparentnosti i u povjerenju u sustav. I odgovor uvaženi kolega Lalovac, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić, pa da, kada smo govorili o kriterijima i odnosno kako će se kasnije nadzirati, pazite u članku 31. kaže APN jednom godišnje podnosi Vladi RH izvješće o provedbi ovoga zakona. Pa ovaj Sabor je zapravo donio ovaj zakon, zašto to ne bi imali vrlo jasno i transparentno da se APN, ovo izvješće od 140 milijuna kuna dodijeljenih sredstava ne raspravlja u Saboru. I imate vrlo jasno imena i prezimena onih koji su dobili taj određeni novac jer to nije mali novac, to je 140 milijuna kuna poreznih obveznika, novca. I zašto se APN Hrvatskom saboru, da sastavi izvješće, kaže ovo je tih 1000 ljudi kojim država daje pola mjesečne rate, plaćene, to nije malo, to nije malo, jer znamo danas da ljudi na tržištu još uvijek imaju kamatne stope koje su više od 5% a ovi će imati kamatnu stopu od 3,75 pa na to će dobiti subvenciju, znači imati će puno niže uvjete. I ne vidim razloga da kada je Vlada definirala takav odnos sa bankama, Hrvatskom saboru podnese izvješće i kaže, ovo je tih tisuću mladih ljudi, znanstvenika, profesora, liječnika i ovih i onih, imaju pravo vrlo jasno da kažu jer se radi o javnom novcu kojima se financira njihova obveza i tu ne bi trebalo biti nikakvog, zapravo nikakvog kasnije špekuliranja. I na taj način bi se izbjeglo da se na ovakav način stvaraju određene sumnje da li je netko dobio ili nije dobio određeni, ispod nekakvih kriterija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ovo je na prvi pogled jedna jako dobra ideja i jedna dobra stvar za mlade obitelji. I ja bih volio kad bi u tu ideju mogao vjerovati, ali nekako malo sam sumnjičav prema njoj, a reći ću i zbog čega. Ja bih vjerovao da je ovo sustavno vođenje politike i da je ovo planski rađeno od ove Vlade, da je recimo prilikom traženja povjerenja Vladi ovoj sada već mogu skoro pa bivšoj Vladi bez podrške prije nekih pet mjeseci gospodin premijer u programu rada Vlade naveo da će se ići u ovom pravcu i da će ova mjera biti predložena Hrvatskom saboru. Međutim, to nije bilo tako. Tamo je bilo samo čitav niz drugih mjera prema mladim obiteljima, a nije bilo ovoga. Dakle, prilikom rasprave o poreznoj reformi u ovome Domu kada smo mi iz redova opozicije, svi kolege ovdje ukazali na uvođenje poreza na prvu nekretninu u poreznoj reformi u iznosu od 5%, odnosno 4 jer se smanjio cijeli porez, onda je preko noći u toku ove rasprave pušten balon kao Vlada ide sa nekakvom novom mjerom subvencije kredita mladim obiteljima. Ta mjera uopće nije bila pripremljena. Na prvom sljedećem aktualcu u ovom Domu pitali smo premijera koga će ona obuhvaćat, šta će bit, koliki će bit iznosi. Nije znao odgovor, zato što je ovo rađeno kao vatrogasna mjera da nadomjesti medijski negativnu reakciju prema mladim obiteljima uvođenjem poreza na prvu nekretninu. A koje su konkretne zamjerke meni na ovu, na prijedlog ovog zakona to je sljedeće. Dakle, prvo ova mjera obuhvaća mlade obitelji i to pokazuje sad recimo zašto to nije sustavna politika, politika s glavom i repom koju vodi ova Vlada a to je da ova mjera obuhvaća mlade obitelji do 45 godina starosti. E sad, ako vam je ovdje kriterij 45 godina starosti zašto ste prilikom stručnog osposobljavanja za mlade ljude stavili granicu 30 godina. Znači, prijedlozi zakona i odluka koje donosi ova Vlada su kontradiktorne jedne drugima. Znači kada imamo subvencioniranje kupovine nekretnina onda je granica mladih 45, a kada imamo stručno osposobljavanje mladih onda je granica 30. Druga stvar, ograničenje iznosa sredstava u proračunu govori upravo ovo što kažu kolege. Ovo je mjera određena na samo, usmjerena ka samo određenom broju mladih obitelji u Hrvatskoj, dok je oporezivanje prve nekretnine bilo jednako za sve. Druga stvar, 30% subvencija će se vratiti već kroz porez na prvu nekretninu koju mlade obitelji moraju platiti. 30000 kuna ako je kredit od 100 tisuća eura, 30 tisuća kuna se vraća u proračun kroz oporezivanje. Na žalost mi u Hrvatskoj danas nemamo 1000 mladih obitelji koje mogu dobit kredit na 10 ili 30 godina od hrvatskih banaka. Tu će bit jako mali broj onih koji će ovo moći koristiti jednostavno zato što mladi ljudi u Hrvatskoj na žalost nemaju, nisu kreditno sposobni jer imaju male plaće, jer nemaju posla i to nije demografska mjera, ovo. Što će mladi čovjek, muž i žena recimo koji rade za ukupno 5000 kuna ne mogu dobiti kredit. Da im subvencionirate 80% kad to ne mogu koristiti. To je loše. Druga stvar, nesigurnost koju ste uveli sa ovim. Peti mjesec je, pet mjeseci tržište nekretnina trpi, jer od nove godine mlade obitelji ne kupuju stanove, jer čekaju ovaj zakon koji ste najavili u 12 mjesecu. Njega nema. To pokazuje da niste spremni, jer smo niz zakona u ovome Domu donesli po hitnom postupku. Ovo da ste pripremili prije 8 mjeseci i ovo bi bilo po hitnom postupku. Mladi ljudi recimo koji bi možda danas kupili prvu nekretninu, u 12 mjesecu kad ste uveli porez su odustali od kupovine jer znaju da dolazi porez od 1.1. Čekaju ovu nekakvu nadomjest koje nema. Znači mi već 5 mjeseci nemamo alternativu za porezno rasterećenje koje je bilo i to sam govorio i kod porezne reforme kad se ova priča pojavila. Da ste vi donesli ovaj zakon, pa onda uveli porez na prvu nekretninu, ja bih vjerovao da vi radite planski, sustavno i da želite pomoći mladim obiteljima. Ali ne, vi sve radite vatrogasno. Plane vam požar, onda uzmete pola kante vode pa to polijevate i to je to. I ovo nije dobro. Koja je poruka danas odavde mladim ljudima? Da čekaju još dva, tri, pet, šest mjeseci, da čekaju hoće Vlada pasti za 15 dana pa hoćemo ići na nove izbore, pa hoće se formirat nova većina ponovo do početka druge godine. Godinu dana čekaju i stoje ovdje jer ne mogu kupovat stanove jer ste ih vi zakočili. To je neodgovorno ponašanje ove Vlade i to je neodgovoran pristup cijelom ovom političkim procesima i kao takva će ova Vlada i završiti. Završit će tako da će past i propast, a nastradat će mladi ljudi, mlade obitelji i građani će to opet morati platiti.

Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar, izvolite. Međutim, upravo je ova Vlada uvela porez na promet na prvu nekretninu, upravo je ova Vlada od 1.1. iduće godine uvela i porez na nekretnine, građevinsku rentu i sto drugih nameta. I sada tobože kaže mi ćemo pomoći vama koji ste mladi, ali ako dignete kredit, a ako ne dignete kredit onda za vas pomoći nema. I ova mjera zapravo jedini koji eventualno može imati korist od nje su banke. Međutim, centralno pitanje je sljedeće. Ako banka prilikom izdavanja kredita stvara samo glavnicu a ne i kamatu, a novac se stvar isključivo uzimanjem kredita na koji način će ljudi vratit kamate na te kredite. Odgovor je nikako što znači da niti država nije u stanju vratit svoje kredite, niti ima viška novca sa kojima bi vraćala tuđe kamate. Može eventualno samo dizati nove kredite i rasprodavat imovinu kao što HDZ kontinuirano radi, oni su poznati stručnjaci za privatizaciju i s druge strane građena koji dignu kredite, što njih čeka? Zašto to ne građanima ne kažu što ih čeka? Čeka ih ovrha ako zakasne s jednom ratom kredita, ljudožderske ovrhe, čeka iz deložacija. Obitelj Gajski iz Bednje 4.5. čeka deložacija, to je politika HDZ-a, a bajke o subvencioniranju kredita to ja ne znam tko uopće može u to vjerovati.

Odgovor uvaženi kolega Đujić. Kolega Pernar upravo tako ovaj prijedlog zakona je bacanje magle u oči jer upravo djela govore drukčije. Ova Vlada je uvela porez na prvu nekretninu, ova Vlada je redefinirala stručno osposobljavanje mladih tako da ga je ograničila i smanjila broj mladih ljudi koji to mogu koristiti, promašeno obećanje tisuću eura za prvo dijete, izostavljeni su povećanjem plaća mladim ljudima poreznom reformom koja je upravo povećala plaće najbogatijima, a najsiromašnijima i upravo mladima koji rade za minimalne plaće ili mladim inženjerima obrazovanima čija je prosječna plaća u Hrvatskoj šest tisuća kuna njima porezna reforma nije donesla ništa. Ja se ne bojim da mladi neće moć vraćat ove kredite zato što nažalost nema mladih ljudi u Hrvatskoj koji su uopće kreditno sposobni jer nemaju posla pa ih neće moći ni dizat. Zahvaljujem uvaženom kolegi Đujiću na odgovoru na repliku. Izvolite. Ja se divim ovim mladim ljudima koji su govorili prije mene, ja znam da Hrvatska ide u pravome smjeru da ima na čijim leđima ćemo ostaviti sav teret naše domovine i da će oni sigurno kvalitetno izmisliti izlaz iz ove naše teške situacije, iznjedrit će sva rješenja. Gospodine Đujiću, vi ste mlad čovjek, a i vaš kolega Pernar koji vam je replicirao. Ja ne znam iz kojeg vi realnog sektora dolazite, šta ste vi radili u svome životu, šta ste napravili do sada, koliko imate radnog staža, koja su vaša iskustva. Kada se okrenete i kažete iza svog života ovo je moja kuća, ovo je moje, ovo sam ja napravio, ovo je to ono šta sam ja stvori, to je osnovno. A kada se sjetim jednog vašeg iz bivše vaše vlade, a uostalom kako ćemo bilo šta pokrenuti kada pola vaših ljudi još uvijek sjedi kao zamjenici u svim našim u ovoj našoj Vladi. Nismo uopće počistili teren kada smo došli nismo nikog smijenili jer ne date. Ne možemo krenuti naprijed jel nam visite kao balast na nogama, ne možemo nikako se pokrenit a da ne zapnemo na nekoga od vas koji je još u sustavu i koji koči napredak da ne idemo naprijed. Ja znam kako biste vi to proveli da dođete na vlast, jednim rezom i gotovo. A sjetit ću se Jakovine samo vašeg ministra koji je opustošio hrvatske šume sa svojim prijateljem onim Pavelićem kako li se već preziva. Taj Jakovina je doveo do toga da u Strošincima je kubik drva 200 kuna, a svugdje okolo prodaje se po 30 kuna u neke reciklaže u ne znam šta. Taj isti je opustošio sve tamo što se dalo u poljoprivredi. Jel to vlada i rješenje problema koje ste vi zagovarali mladi kolega? Zahvaljujem uvaženom kolegi Culeju, ja bih vas zaista molio uvaženi kolega Culej da ne ulazimo u raspravama u kompetencije i u iskustvo bilo koga od saborskih zastupnika i zastupnica nego da se držimo teme razgovora. Nije problem, meni je drago kada kolega Culej ili bilo ko uđe u moje kompetencije recimo osobno jer ljudi koji imaju kompetencije onda se toga ne srame. Znate kolega Culej, ja imam danas nekakvih deset godina radnog staža, ušao sam u Hrvatski sabor prije pet godina sa pet godina radnog staža i sa deset godina radnog iskustva. Malo ste fulali ja jesam mlad i mlad čovjek u politici i možda to nije uobičajeno ali vidite ja sam radio u realnom sektoru, ako vas zanima mogu vam dostaviti svoj životopis i radnu knjižicu pa možete to provjeriti, ja nažalost dijelim stvarnost hrvatskih građana. Ja znam kako je to raditi za plaću, znam kako je to zaradit plaću, znam kako je to raditi tri, četiri mjeseca i tri, četiri mjeseca ne dobit plaću od jednog gazde mikrogazde na lokalnoj razini koji recimo kupi novi auto, a radnicima nije dao plaću četiri mjeseca ja to znam nažalost, ali to sam iskusio u svom do sad mladom ali radno bogatom životu. Tako da kolega Culej našli ste krivu adresu. I to sam radio u struci, radio sam u ugostiteljstvu, nisam dužan porez nikome, uredno sam podmirivao svoje obaveze. Radim u ovoj zemlje, dijete sam hrvatskog branitelja, vidite, moj otac je vaš kolega, časnik Hrvatske vojske, natporučnik tako da nemam tih mrlja koje vi često pokazujete. A kada govorite o ovom čišćenju, ako niste uspjeli smijeniti ljude iz bivše vlade onda ste i vi sada potvrdili da vi u biti od početka nemate većinu u ovoj Vladi odnosno da ova Vlada nema od početka većinu ako ne može ništa mijenjati. I onda bi bilo korektno da ste nam odmah rekli na početku nemamo većine nego ste nas tu još farbali tu premijer Plenković predlaže ministre koji nemaju podršku i ne mogu ništa napraviti. Tako da ne znam, evo ja apeliram na vas da vi u svojoj stranci kažete dajte više priznajte, nemamo većini idemo na nove izbore i završimo tu agoniju hrvatskog naroda. Drago mi je da smo ovaj odgovor na repliku potrošili na temu o kojoj danas raspravljamo. Prelazimo na sljedeću raspravu pojedinačnu, javio se uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Pred nama je danas Zakon o subvencioniranju stambenih kredita za mlade koji ima lijepo ime, ima lijepu formu ali ima isprazni sadržaj. Naime, ovdje se radi o tome da je država od 1.1.2017. godine odlučila tim istim mladim obiteljima naplaćivati 4% poreza prilikom kupnje nove nekretnine što su prije toga bili oslobođeni. Da im država namjerava od 1.1.2018. godine naplaćivati građevinsku rentu i porez na nekretninu. Ne samo njima nego i svim drugim građanima i da sada zbog nekakve grižnje savjesti jedan dio novca koji im uzima im želi vratiti. To vam je otprilike logika, evo ja vam dam 100 eura a vi meni 100 kuna. Znači u biti daje se manje nego što se uzme. A najgore je međutim to što ova država, navodna kompetentna Vlada uporno ne uspijeva smisliti ništa pametnije nego prodavati građanima po 100 put za redom bankarske proizvode i zaduživati građane. Ona im dakle nudi nekakvu subvenciju kamate na 4 odnosno na 6 godina, ovisno od toga hoće li mlade obitelji imati djecu a nakon toga će im uzeti 3, 4 puta više ponovno nego što im je dala. Htio bih malo objasniti slijedom ove rasprave metodologiju kojom se služe banke, odnosno banka koja nudi građanima kredite banaka. Naime, ljudi su prije 5 tisuća godina živjeli u prapovijesti bez ikakve tehnologije i poznavali su samo svoje dnevne potrebe, što ću danas jesti, gdje ću spavati, kako ću preživjeti. U zadnjih 5 godina dogodio se strahoviti tehnološki napredak ali ljudska svijest, sociološka svijest nije se puno pomaknula unaprijed unazad zadnjih 5 tisuća godina. I ljudi često još i dan danas, većina njih shvaćaju samo svoje dnevne potrebe. To vrlo spretno koriste banke i korporacije da ljudima ponude sitne darove kako bi potpisali zaduživanja, bilo da im nude tri mjeseca besplatnog interneta i telefoniranja dok potpisuju pretplate za Internet i telefone, bilo dok im poklanjaju privjeske ili 100 kuna na kartici dok uzimaju kartice kreditnih kuća, bilo da im daju subvencije na kamate što sada imamo priliku vidjeti ili ih oslobađaju troškova naknade kredita jer ljudi ne uspijevaju shvatiti njihovu strategiju odnosno ne znaju dugoročno planirati svoj život. A kako bi ga i znali kada to ne zna čak ni sama Hrvatska država? Pa dajte zamislite da mi kao, mi smo valjda jedina članica EU koja nema zavod za strateško planiranje. Mi nemamo pojma što želimo za godinu dana a kamoli što želimo za 30 godina. I sada se građanima kaže, evo imati ćete 4 godine subvenciju a kredit će vam trajati 30 godina i nakon 4 godine još 26 godina, praktički doživotno morati ćete otplaćivati kredite. Tu smo priču već gledali u vrijeme Ive Sanadera. Što je on sve obećavao građanima? Osloboditi ćemo vas poreza, vraćati ćemo vam porez kada uzmete prvi stan, davati ćemo vam ovakve olakšice, onakve olakšice. Pogledajte kakve danas imamo situacije sa tim istim kreditima, sve te olakšice su ukinute i stekle su, građani moraju davati cijelu plaću da ne bi bili izbačeni iz kuća ali nažalost mnogi su na redu za izbacivanje ili su već izbačeni. Isto to će se dogoditi i sa ovim kreditima koje sada nudite. Lijepo je imati 30 godina, biti pun snage, biti mlad, ali ti isti koji sada uzmu kredite sa 30 ili 35 godina, što će sa 55, sa 60 godina, ako slučajno ostanu bez posla pa ih više nitko ponovno neće htjeti zaposliti, ako slučajno izgube zdravlje? Izbacivati će ih na ulicu. Isto kao što sada izbacuju one naivce koji su u doba Ive Sanadera 2005. i 2006. kupovali stanove na kredite sa olakšicama uz državne poticaje i ne znam što. Ova ideja je dakle promašena ideja, ona radi ponovno u korist banaka, ona ide za time da naše građane dodatno zaduži, ona ide za time da se broj ovrha i blokada poveća i što je najgore od svega broj deložacija, u državi u kojoj imamo desetine tisuća praznih stanova, desetine tisuća praznih kuća, gdje se u Slavoniji prodaju kuće po 200 eura po kvadratu. Bilo bi puno bolje da država stavi te nekretnine u funkciju, prije svega one koji su u državnom vlasništvu ili da omogući građanima da se nasele uz državne poticaje u te kuće pa da onda ako će u njima živjeti određeni broj godina 5, 10 ili 15 svejedno dopustiti tim istim mladim obiteljima da tu nekretninu uživaju i kao svoje vlasništvo. To bi bilo recimo jedno od rješenja koje bi svakako bilo više u funkciji i demografske obnove i gospodarske obnove i društvene obnove nego što je ova jednokratna mjera koja kao što će se pokazati će nanijeti daleko više štete hrvatskim građanima nego koristi. Pozivam Vladu, pozivam ministarstvo da pronađe neka pametnija rješenja a ne dakle da radi ponovno u korist banaka, da radi ponovno na zaduživanju građana. Ova mjera, vidjeti ćete, sva sreća evo radi gospođa i fonogram, sjetiti ćete neće postići željeni efekt, ona će nažalost uzrokovati nove tragedije mladih hrvatskih obitelji koje će te mjere koristiti. Naravno ja znam da vi u biti sve promatrate te probleme potpuno odvojeni od naroda, ali između ostaloga evo pokušajte barem razgovarati sa ljudima koji će možda te kredite uzeti. Kako će to izgledati? Ja sam čuo da će neki već šatore podignuti tamo pred ministarstvom, da će se valjda ljudi tući da bi dobili tu neku mjeru, tu neku subvenciju. Zašto samo tisuću? Zašto taj porez od 4% ne iskoristite da bi možda obuhvatili veći broj korisnika. Ali ponavljam čak da to u stvarnosti i uspijete mjera, dakle neće postići svoj željeni cilj. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar, izvolite. Predsjedavajući pa sjećam se svojedobno mljekar Ivan Hađasija iz Šimljana kraj Bjelovara država ga je potaknula da otvori mljekarsku farmu, država mu je rekla digni kredit mi ćemo te subvencionirati, mi ćemo ti pomoći. I kad je digao kredit za svoju farmu država ga je predstavljala kao ogledni primjer poduzetnika koji diže kredite da bi ušao u posao. Da, da, Ivan Hađasija iz Šimljana kraj Bjelovara. I šta se dogodilo? Krenuo je ministar Bajs kad je krenuo za kampanju prošle lokalne izbore sa njegove farme je krenuo obilazit tu županiju. I znate li kako je Ivan Hađasija mljekar završio? Koji je bio konačni rezultat te politike poticanja ljudi da ulaze u kredite? Znate koji? Raznio se čovjek bombom. Koliko vas je bilo na sprovodu koji ste ga gurali u kredit? Niti jedan dame i gospodo. U utorak sam bio na dražbi Ivice Medvedevca iz Pušće. Čovjek je ušao i isto na poticaj države oni to zovu nekakvi operativni programi. Uzeo je kredit da napravi svinjogojsku farmu. Da dame i gospodo, na poticaj države. A znate kakav je osjećaj kad sa čovjekom dođete zajedno u prostoriju, s jedne strane sjedi predstavnik PBZ-a, s druge strane on, kaže dražba ide dalje. To je sudbina seljaka koji su dizali kredite. I što se sad događa? Vidjeli ste da seljaci više nisu toliko naivni koliko su bili, da više ne puše vaše priče o dizanju kredita i da ih ne žele uzimati jer vidite kamo to vodi. U suicid i deložaciju. I sada nakon što ste upropastili njih gospodo iz HDZ-a želite ove mlade ljude ni krive ni dužne uvući u kredite s tobožnjim subvencijama. Ista priča, isti akteri. Nadam se da neće biti isti rezultati, da neće završit priča o deložacijama i suicidima. Ali budući da je vaš premijer Plenković lagao da će zaštititi jedinu nekretninu od ovrhe, a neće iako je to govorio u kampanji bojim se kako će ova priča vaša završiti. Ja bih vas zaista molio uvaženi kolega da birate riječi kojima se obraćate u Hrvatskom državnom saboru i da ne koristite riječi koje nisu primjerene ovom Domu. Odgovor uvaženi kolega Branimir Bunjac, izvolite. Uvaženi zastupniče Pernar, evo vi ste jedan mladi čovjek, vjerojatno ćete zasnovat obitelj. Imate 31 godinu i zamislite sada da ovoliko koliko ste proživjeli do sada isto toliko morate još dalje plaćati neki stambeni kredit 30 godina, znači praktički cijeli svoj život još jedan morate plaćati kredit. Što će biti nakon 4 godine ili eventualno tih 6? Objašnjava li to predlagatelj zakona građanima. Prema izvješću HNB-a koji smo dobili svi na stol sljedeće godine će se kamate podizati za 2% te promjenjive kamate. Na kredit koji ima 3% povećanje kamate za 2% iznosi 66% povećanje kamata. Za kamatu koja iznosi 3% ako se poveća na 5 rate kredita će biti veće za 700 do 1000 kuna. Potpuno je jasno da će te kamate rasti. Ako građanin uzme 100 tisuća eura kredita koliko maksimalno može, pa dok plati 4% poreza, pa dok plati solemnizaciju, pa dok plati trošak obrade kredita, pa dok plati procjenu kuće što će mu uopće ostati. On će već u startu izgubiti 6, 7 ili 8 tisuća eura. Pa kasnije kroz te kamate. Nakon 5, 6 godina probudit će se u noćnoj mori, shvatit će da mu ostatak plaće nije dovoljan ni za osnovnu egzistenciju, a da se pred njim nalazi još 23 ili 24 godine otplate kredita praktički sve do onog dana do kad ne ode u mirovinu. Takvi krediti nisu na dobrobit mladih ljudi, takvi krediti samo i jedino su na dobrobit banaka i to stranih naravno. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Izvolite. Iako nije tema ove rasprave, ali držim da ne bi smjelo, da preko toga ne bi smjeli prijeći olako spomenuli ste da je ljudska svijest nepromijenjena od početka vremena što dakako da nije istina i to nas uvodi u jedan mogući fatalistički svijet koji onda primjenjujemo na sve zakone i sve političke aktivnosti pa uključujući i aktivnost ovog zakona. Ljudska svijest je itekako promjenjiva. Uputit ću vas samo na jednog teoretičara Maxa Schelera koji je govorio o tome da u svijetu koegzistiraju mnoge svijesti. Jedna je primjerice ona antičke Grčke u kojoj čovjek vjeruje da do besmrtnosti dolazi umskom aktivnošću, druga je židovsko-kršćanska koja vjeruje da je čovjek nastao voljom bogova. Treća je ona koja vjeruje da je čovjek biće koje je podložno mnogim instinktima do ovih današnjih u kojim pokušavamo razumski urediti svijet i stvarnost. I ovaj zakon je pokušaj da razumski uredimo svijet i stvarnost, a ako razumski priđemo ovom zakonu, ovaj zakon ne izriče nalog nekome da je dužan dignuti kredit. Ovdje se radi o ponudi, radi se opet ponavljam o jednoj ponudi našim obiteljima i našim građanima. Zakon ne daje nalog i ne propisuje da će hrvatski državljani, hrvatski građani su dužni neizostavno postupiti po ovom zakonu i ući u kreditno opterećenja, oni to nisu. I ja se slažem s vama ukoliko ste u izlaganju htjeli reći da politike mogu biti one koje će zakonima homogenizirati, ali da se unutar politike može razviti i hegemonijska svijest. Tome smo svjedoci gotovo svakodnevno, ali to ne bi smjelo utjecati na racionalnost naše prosudbe ovog zakona. Zahvaljujem. Kolega Vučetić, nisam rekao da ljudska svijest nije napredovala nego da ljudska svijest nije pratila tehnološki razvoj, znači tehnologija se razvijala brže nego ljudska svijest. Međutim kada ste već otišli toliko daleko dopustite mi da vam ispričam samo jednu kratku anegdotu, a ta je kada je Pablo Picasso najpoznatiji slikar 20. stoljeća posjetio špilje sa prethistorijskim crtežima Altamiru i Lascauxo i ustvrdio, nismo napredovali. Znači on je jednostavno promatrajući, suočavajući se sa životom koji je postojao nekad u biti vidio da nema nekih temeljnih promjena u ljudskim vještinama odnosno u ljudskom djelovanju. Banke smišljaju proizvode, banke su poput kockarnica, one dvije, tri godine smišljaju te tzv. proizvode u kojima vi uvijek gubite. Vi ne možete doći u banku i kako bi rekli kolokvijalno prevariti banku. Ona uvijek će prevariti vas, ona ima stručnjake, ona ima pravnike, ona ima iskustvo i ona samo vreba građane da ih baci u dužničko ropstvo i da im uzme sve što god imaju. Nažalost, građani nemaju takvu logistiku kao što imaju banke niti bi uopće morali imati takvu logistiku jer nije njihov posao da proučavaju sve moguće zakone i financijske tokove, ali zato tu postoji država kao regulator, postoje njezine institucije, postoji ovaj Sabor, postoji HNB, postoji Ministarstvo financija, pa evo ako hoćete Ministarstvo graditeljstva koje bi trebalo građanima jednostavno ponuditi poštena rješenja ili jednostavno im ne nuditi ništa. Ovdje ja ne znam vjerojatno i u samom ministarstvu možda ima ljudi koji misle da je to dobro, pa bi se i oni možda trebali informirati o nekakvim dugoročnim posljedicama svojih tijela. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Sljedeći se za raspravu u ime kluba Promijenimo Hrvatsku za završnu riječ u ime kluba javio uvaženi kolega Marin Škibola. Izvolite.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Vlada novim prijedlogom zakona koji se odnosi na subvencioniranje kredita mladim obiteljima i svima do 45 godina nastoji potaknuti demografsku obnovu, međutim iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kao i iz Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku zaboravljaju napomenuti da bi ovakva mjera dugoročno mlade obitelji vrlo lako mogla uvesti u dužničko ropstvo iz kojeg će se jako teško izvući. Naime, mjera subvencioniranja kredita je ograničena samo na četiri godine, a u iznimnim situacijama ukoliko se obitelj poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta dodatno još dvije godine. Članak 9. ovog prijedloga zakona navodi „subvencioniranje kredita se odobrava za kredit čiji iznos ne prelazi 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita i čiji rok otplate nije kraći od 15 godina“ Tada se mlade obitelji nalaze prepuštene same sebi i u otplati kredita sigurno dulje od 11 godina. Osjećam se dužnim reagirati i upozoriti sve mlade obitelji da se ne daju navući na te kredite jer bi vrlo brzo nakon isteka subvencija mogli gledati nemile scene deložacija iz jedinog doma. Po meni i po mom sudu ova nova vladina mjera je samo naizgled pronatalitetna i pozitivna, ali dugoročno i realno radi se o populističkoj mjeri koja pogoduje najviše bankarskim kartelima koji su i onako opljačkali već naš narod. Nitko ne spominje da će banke, a ne mladi biti najveći dobitnici iz ovog zakona jer će porasti potražnja za kreditima s jedne strane, a s druge strane država će povećati proračunski deficit u korist profita inozemnih banaka. I na kraju priče izgleda da se u Hrvatskoj uvijek najviše štedi na radnicima, srednjem sloju, a banke i njihove vlasnike sve vlade ovih 20 godina snabdijevaju državnim novcem da li direktno ili indirektno. Mjera čiji je prvotni cilj bio poticanje demografske obnove dugoročno će biti depopulacijska mjera koja će još više povećati broj ovrha i deložacija, te eksponencijalno umnožiti profite bankara. Radi se o nepotrebnom izlaganju kamatnim rizicima, a također nisu prepisane regulacije nad kamatnim fluktuacijama. Sa bankama je dogovoreno da se samo u vrijeme subvencije kamata ne bude veća od 3,75%, a što onda nakon. Jeli to zaista zaštita naših građana? Hoćete li opet izazvati ovim zakonom aferu švicarski franak, a svi znamo kako je završio švicarski franak, aprecijacijom. Veliki broj ljudi nema uopće novčana primanja, te nisu kreditno sposobni za kupnju stana na kredit. Mi u Hrvatskoj imamo eksploziju deložacije i blokada računa. Otimačinu od strane kreditnih institucija ali nitko ne spominje oporezivanje banaka. Mnogo bolje je rješenje da država ponudi stanove u državnom vlasništvu po povoljnijim uvjetima odnosno jedinice lokalne samouprave a ne da pogodujemo bankama proračunskim novcem koji će na kraju i na posljetku one prenijeti bankama majkama. Postavlja se pitanje što kada se ispuni kvota od tisuću kredita, što je sa drugim ljudima koji nisu uspjeli upasti u tu kvotu. U tom smislu Vlada stvara privid da je tih prvih 100 koji uspiju upasti u tu kvotu da su oni dobitnici. I ako će na posljetku ispasti da su prevareni i nasamareni a može se otvoriti i pitanje financijske diskriminacije jer ovaj zakon ne obuhvaća cijeli narod Izvolite. Kolega Škibola, da jasno da su krediti kod nas u Hrvatskoj problem. Svi koji su do sada digli kredite su došli u problem. To isto vuče u jedan problem u jednu neizvjesnost. Zašto? Mi smo neuređeno društvo. U uređenim društvima nije problem kredit jer su stabilne države, stabilne valute, zaposlenje sigurno, kod nas je apsolutno sve nesigurno.

Ali što se dešava dalje. Evo sada će uvesti poreze na nekretnine pa će isto taj naš narod morati plaćati porez na nekretnine. To je jedan drugi vid oporezivanja istih ljudi koji su se svojim trudom borili napraviti i imati svoju nekretninu bez opterećenja. I poslije toga opet će doći u problem gdje će ljudi stavljati te svoje nekretnine u koje kakve kredite i na kraju će gubiti kao što ovih 350 tisuća ovršenih ljudi imaju problem.

A ovo što ste vi rekli, to je činjenica, Hrvatskoj trebaju radikalne mjere, radikalne mjere koje će poboljšati uvjete da mladi ostaju u ovoj zemlji. A to sigurno nisu navlačenja na kredite, da oni uđu u dužničko ropstvo i onda da budu robovi nekih kreditnih institucija koje u opće nije briga za ovu državu nego je njima u interesu zaduživati kako građane ove države tako i samu državu. I šta onda? Onda ih ucjenjuju, onda im kažu vi morate uvesti porez na nekretnine, vi morate privatizirati ove javne resurse, one javne resurse itd., itd. Hrvatskoj treba jedna suverenistička politika, Hrvatskoj trebaju državni političari koji neće padati pod ucjene tih financijskih institucija, da li se radi o međunarodnom monetarnom fondu, da li se radi o privatnim bankama, one nisu država i ne mogu biti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Škiboli na ovom odgovoru. I imamo u ime predlagatelja završna riječ uvažena državna tajnica gospođa Katica Prpić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Evo dozvolite mi da u ovom trenutku stvarno vam se zahvalim na ovako puno uloženom trudu i radu na doista cijeli niz konkretnih i sugestivnih primjedbi koje smo pozorno slušali, koje ćemo obraditi do drugog čitanja i koje ćemo i ugraditi u prijedlog zakona. No svi ste svjesni da sa jednim zakonom ne mogu se riješiti sva pitanja predlagatelja i stvarno želio da budu poticajne mjere ali jedan zakon nikada nije donesao odgovor na sva pitanja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici gospođi Katici Prpić. Izvolite. Gospođo Prpić vi kažete da ni jedan zakon nije dao odgovore na sva pitanja, međutim ja ću vam odgovoriti u istom stilu. Ovaj zakon ne da ne odgovara na ključna pitanja nego otvara i mnoga druga a ključno je pitanje što će biti s tim ljudima koji će dizati te kredite na poticaj države jednom kada ih neće moći vratiti? To je vaš odgovor na to pitanje. A vi samo postavljate pitanje, odgovore ne dajete gospođo. Odgovore ne dajete, deložacije su program HDZ-ove Vlade. Sjećam se kada je u predizbornoj kampanji gospodin Plenković, vaš premijer govorio da će njihova Vlada, HDZ-ova zaštiti jedinu nekretninu od ovrhe. Neki su mu vjerovali. I znate kako su završili? Čekaju, žive u iščekivanju deložacije a neki, za neke je to iščekivanje preteško gospođo. Čovjek u Sesvetama neki dan se objesio čekajući deložaciju. Jeste li vi svjesni uopće što se događa? Jeste vi svjesni kamo krediti vode ljude? Jeste vi svjesni kamo država koja diže kredite, koja ne vraća gdje takva država završava? Jeste li ikada razmišljali o tome ili živite kao … [[Govornik se ne razumije.]] žena u jednom dvorcu lišena stvarnosti, u iluziji da je sve super, da BDP raste, da Hrvatska raste a narod se nalazi gospođo draga na rubu ponora, na rubu ponora. Vas to uopće nije briga. Vas to uopće nije briga, to je žalosno. Na centralno pitanje kako vratiti novac za otplatu kamate ako on ne postoji budući da sav novac nastaje isključivo kao kredit vi odgovora nemate. Vi ne da nemate odgovora od kud će ti ljudi vraćat kredite, vi nemate odgovore niti od kud će država njih subvencionirati, od kojeg novca. Sa ovime zaključujem raspravu. Zahvaljujem predstavnicima predlagatelja iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, državnoj tajnici gospođi Katici Prpić, pomoćniku ministra gospodinu Danijelu Žamboki i voditeljici odjela u ministarstvu gospođi Ružici Mandić. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo sa radom u 9,30 ujutro sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda.